Dnes od 12 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Vojtěch Adam.

Vzhledem k tomu, že došlo k přečíslování jednotlivých bodů v rámci procedury, požádám předsedy klubů, aby si došli ke zpravodaji a převzali si postup hlasovací procedury, abyste si mohli kontrolovat postup, tak jak bude probíhat.

Předpokládám, že každý z poslaneckých klubů má návrh hlasovací procedury. Ale vzhledem k tomu, že došlo ke změně, požádám zpravodaje, aby tento hlasovací postup, tuto proceduru znovu přečetl, protože o ní pak dám hlasovat. Abychom dobře věděli, jak bude procedura vypadat.

Táži se tedy, zda tím, že vám byly rozdány materiály o tom, jak budeme hlasovat o hlasovací proceduře, o tom postupu, zda je to dostačující, zda někdo vznáší námitku a chce přečíst postup. Není tomu tak. V tom případě bych dal hlasovat přivolám kolegyně a kolegy z předsálí o proceduře postupu. Ještě pan zpravodaj si chce vzít slovo. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, byl jsem upozorněn, že možná nebylo zcela zřetelné, že zde byly načteny i dvě legislativně technické změny.

A dále zde na plénu byly ještě načteny dva legislativně technické návrhy, změny. Jedna se týká pozměňovacího návrhu J3, druhá pozměňovacího návrhu R72, ty jsem zde přednesl já. Tak aby bylo jasno, o čem všem hlasujeme v hlasování o legislativně technických návrzích, změnách. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl námitku, zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s navrženým postupem hlasování a procedury, tak jak zde byl přednesen a jak vám byl rozdán. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s navrženou procedurou byl vysloven souhlas. Nyní tedy půjdeme procedurou hlasování tak, jak byla navržena. Prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko stejně tak jako paní ministryně. Ještě kolegyně a kolegové, vzhledem k rozsahu pozměňovacích návrhů vás požádám o klid a současně i o trpělivost, abychom úspěšně touto hlasovací procedurou prošli. Děkuji vám. Prosím, pane zpravodaji. Poprosím ještě o minutku.

Ano, takže již jsem připraven.

Prosím, pane zpravodaji, můžeme začít. Jako první jsme schválili proceduru hlasování. Takže nyní navrhuji hlasovat o legislativně technických změnách. Stanovisko doporučující. Paní ministryně. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 100. Přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 170, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 101. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.